96. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ třetí čtení

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 160/5. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nemá. Pokud nemá, tak otevírám rozpravu, do které už se pan ministr hlásí s přednostním právem. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda k hlasování číslo 66, kde mám na sjetině, že jsem hlasovala pro, ale hlasovala jsem proti. Nezpochybňuji hlasování. Já vám děkuji. Dámy a pánové, já bych jenom v krátkosti chtěl uvést ten dnešní tisk, jenom zase nejdůležitější informace. Jedná se o návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který se týká zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Pardon, já se omlouvám, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení. Fakticky tato směrnice ve svém novelizačním znění požaduje po členských státech, aby zajistily, že při pořizování silničních vozidel prostřednictvím nadlimitních veřejných zakázek budou pořizovány jisté stanovené podíly nízkoemisních vozidel v harmonogramu do roku 2005 a dále. Návrh, který zde leží, má toto zajistit. Já už jsem to několikrát zmiňoval, transpoziční lhůta pro implementaci té novely uplynula již 2. srpna minulého roku, je to tedy jeden z nejpalčivějších implementačních dluhů předchozího období a proti České republice již bylo zahájeno řízení o nesplnění povinnosti České republiky notifikovat transpozici směrnice, a hrozí nám tedy bezprostřední finanční sankce. Velmi tedy záleží na tom, aby ten zákon byl přijat co nejdříve, protože případná sankce se bude odvíjet právě od lhůty zpoždění transpozice od toho data, ke kterému byla závazná.

Proto tou ambicí bylo probrat tento tisk co nejdříve. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že se v případě tohoto návrhu jedná o čistou transpozici, neboli povinnosti, které tato novela obsahuje, nikterak nezpřísňují požadavky kladené evropským právem. Naopak Česká republika využila veškerých možností, jak dopady tohoto zákona zmírnit.

Jsou to třeba města, která společně nakupují, město s čistě autobusovým provozem a město, které má jen trolejbusy, aby zde byly možné ty kombinace. A samozřejmě ten zákon dává možnost naplnit požadavky směrnice až ke konci toho sledovaného období. K návrhu byl předložen pouze jeden pozměňovací návrh, který je technického charakteru a se kterým budu moci jako předkladatel zákona vyslovit souhlas. Jiné pozměňovací návrhy nejsou ani ve druhém čtení a ta diskuse se především vedla o tom, zda tento návrh zákona jako celek má být schválen, či nikoliv, ne o jeho jednotlivých modifikacích.

Proto je důležité kromě toho bavit se o této implementaci, pak v následujících letech maximálně akcelerovat podporu rozvoje infrastruktury, která s tou modernizací zásadně souvisí. Já vám děkuji. Také děkuji.

Pěkné dopoledne, vážení kolegové a vážená paní předsedkyně. Jako předseda podvýboru pro dopravu bych chtěl krátce okomentovat tuto normu. Jak už bylo řečeno, tato norma měla být projednána už v minulém volebním období.

Někteří kolegové se mě ptali, jestli jsme poslední, nebo ne.